To všechno se stalo i přes tristní stav v přípravě nových dopravních investic z let minulých.

Bohužel je to vliv onoho snižování deficitu v nepravou chvíli. K tomu ještě přistupuje další záležitost, to je zvyšování platů ve státní sféře, stejně jako letos, a připojila se k tomu soukromá sféra, tak doufejme, že se i na rok k tomu připojí soukromá sféra. Já jsem si nikdy nemyslel, že přiměřené zvyšování platů v mezích možností růstu hrubého domácího produktu že nikdy není prostě projídání rozpočtu nebo ekonomiky, že to je záležitost spotřeby domácností. Spotřeba domácností je standardní makroekonomický nástroj daleko větší síly a účinnosti, než je celý státní rozpočet. Koneckonců hlavním tahounem dnešního hospodářského růstu v České republice je právě spotřeba domácností. Chtěl bych tedy říci, že návrh rozpočtu na příští rok vysílá do ekonomiky stále pozitivní signály, stále nabádá k tomu pozitivnímu sentimentu, že není třeba se ekonomiky bát a že je třeba možno investovat a hospodařit, plánovat si věci budoucí. Závěrem mi dovolte říct, že tedy nesdílím kritiku opozice, že vnímám návrh rozpočtu, který má ty tři aspekty: snižuje deficit, je prorůstový a vysílá stále pozitivní signály do ekonomiky.

Děkuji vám všem za pozornost. Nyní zde máme dvě faktické poznámky. Pan poslanec Laudát, po něm nově zvolený předseda pro kontrolu FAÚ pan poslanec Beznoska. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem tady chtěl reagovat, pokud si vzpomínáte na tu diskusi před obědem, na pana kolegu Urbana. Nikdo zprava neřekl, že stát vlastně nemá šanci ovlivnit ekonomický růst a podobně.

Tam přesně vidíte, že to modeluje krizi. To znamená, padá privátní sektor díky recesi.

Jenom pro vaši informaci poslední číslo.

Takže jenom tolik pro vaši informaci. Jedna věc je ingerovat do toho sektoru, druhá je, že nemůže stát vůbec nic řídit. To není pravda. Až zavedete EET, pokud se vám ho podaří přes naše kroky zavést, tak uvidíte, že může ingerovat. Může ingerovat svobodou, potom pozitivně, anebo kontrolou, šmírováním, potom negativně. Děkuji. Prosím pana poslance Beznosku.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já opravdu zareaguji chviličku na slova pana kolegy Klašky.

Z našeho pohledu opravdu při stávajícím poměrně stabilním a robustním růstu ekonomiky není. Kdy chceme přemýšlet o tom, že ty minulé dluhy začneme postupně odbourávat, než právě v období příznivé ekonomické situace? Takže tady souhlasit nemůžu. S čím vůbec nemůžu souhlasit, je, že rozpočet je nastaven jako prorůstový. Protože pan kolega Klaška říkal, že se investuje, a k tomu připomenu to je ta debata, která se tady odehrála dopoledne že v návrhu státního rozpočtu jsou investice zhruba ve výši 78 miliard Kč, že i z národních zdrojů se dává méně peněz než v období ekonomické krize. Já to jako masivní investování a prorůstovost tedy nevidím. Rovněž nemůžu souhlasit s tím, že se podporuje věda, výzkum a inovace. V absolutních číslech je to poměrně stejná stabilní podpora.

Takže to, co tady zaznělo, zase nemůže být pravda. Co se týká zaměstnanosti, ano, souhlasím, zaměstnanost je příznivá. Samozřejmě souvisí s hospodářským cyklem, s hospodářským oživením. Více příště. Také děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo.

Jeden může mít názor takový, druhý onaký, to je samozřejmě naprosto legitimní.

A ještě jsem zmínil jednu věc, že jedna záležitost je věcí plánu, to znamená návrhu toho rozpočtu, a potom ex post prostě skutečnost.

A pokud nemusí stát, tak logicky ty prostředky může věnovat jinam.

Takže bohužel tady můžeme plakat všichni nad rozlitým mlékem.